Pokud toto nezařídíte, tak nechoďte sem vyprávět něco o práci ve zdravotnictví! Děkuji. Pan poslanec Bláha a jeho faktická poznámka. Prosím, máte slovo.

To je právě to, proč nemůže to zdravotnictví mít volno, které by mohlo mít.

A rozhodně, určitě, pokud nastavíme ten stav, jak by mohl fungovat, tak přijdeme na ten model. V obchodě to funguje stejně. Myslíte, že v jeden den si přijde stejný počet zákazníků pro chleba? Nepřijde!

A mrzí mě, že lidé, kteří ve zdravotnictví pracují, mluví tímto způsobem. Pan předseda Kováčik s faktickou poznámkou. Paní a pánové, já pevně věřím tomu, že pan kolega Bláha to myslí dobře, ale přece jenom bych rád slyšel bližší vysvětlení. On tady říkal, znělo to vážně, zakažme práci v neděli, zakažme práci ve svátek.

Čili tady diskuze tohoto typu podle mého soudu je tak trošičku na hraně.

Můžeme tyto diskuze, které se tady vedou, vést ve druhém, případně ve třetím čtení, jak jsme si poslední léta zvykli. Ale teď v této chvíli si myslím, že je příliš brzy na to, abychom to téma ukončili nebo nějakým způsobem zabili. Já jenom říkám, že prostě to má mnoho různých konsekvencí a že my řešíme tento jeden úsek. Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Bláhy. Prosím, máte slovo. Já si myslím, že o práci v neděli a ve svátek se bavíme už opravdu dlouho, takže víte, o co mi jde.

Já bych chtěl jenom znova upozornit na jednu věc. Uvědomte si, jestliže na 200 zaměstnanců bude potřeba 5 pracovních sil v okamžiku, kdy prodloužíme dovolenou, tak na 20 tisíc, kteří minimálně ve zdravotnictví pracují, si to spočítejte, jsou to jednoduché počty, tak to je neskutečná armáda lidí, kterou budeme do zdravotnictví potřebovat, protože za ty lidi, kteří si vezmou dovolenou, tu práci někdo musí udělat. Řekneme ano, teď si vybíráme ten pátý týden dovolené, takže tady nikdo nebude? Anebo ti doktoři, ale i jiní, budou sloužit zase služby navíc ještě o to víc? Takže o tom se pojďme bavit.

Dnešní doba je opravdu obrovsky těžká. Děkuji. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

To mně připadá jako trošku zneužívání toho institutu. Přistupme k tomu rozumně. Já jsem pro. Předkladatelé si protiřečí. Na jedné straně argumentují tím, že naši lidé pracují příliš mnoho ročně v hodinách nebo měsíčně v hodinách, a současně navrhují prodloužit dovolenou. Co to znamená pro ty firmy? Výpadek těch pracovníků budou muset nahradit ti, kteří dovolenou nemají a nebudou ji čerpat. To znamená, co se stane? Zvýší se jim počet hodin, které budou v práci, nebo, to je druhá možnost, komunisté volají po snížení výkonu české ekonomiky.

Současně stát ukládá nesmyslně krátké lhůty na plnění povinností firem vůči státu. Co to znamená pro malou firmu, kde je jeden účetní nebo jedna účetní?

Současně ty samé účetní nebo ti samí účetní nemají šanci dostat dovolenou mezi prvním a desátým, protože velmi často ti samí zpracovávají mzdy.